Pěkný večer, dámy a pánové. Já se chci k tomu zdůraznění významu tohoto bodu připojit. A k tomu, co zmínil pan kolega Stanjura, to jest k těm statistikám, chci upřesnit, že samozřejmě existují statistiky toho, v jakém objemu se odposlechy odehrávají. Ale logicky ve chvíli, kdy neexistuje systém kontroly, tak neexistují v podstatě žádná statistická čísla, v jaké míře dochází k informování či ne.

Je potřeba říct, že ty odpovědi úplně neodrážely vůli ministerstva se tímto problémem zabývat. Neboli statistiky, které jsou k dispozici, se týkají skutečně objemu realizovaných odposlechů, ale o tom, v jaké míře je plněna ona povinnost informování, v tuto chvíli nejsme schopni říct vůbec nic. Považuji to opravdu za alarmující, protože to znamená, že jsme schopni zkontrolovat naplnění formálních náležitostí jednoho z největších zásahů do soukromí občanů, ale nejsme schopni vůbec nic říct o kontrolním mechanismu důvodnosti těchto zásahů. Takže se plně připojuji k tomu, že je to naprosto zásadní téma zejména v dnešní atmosféře v České republice. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan předseda komise Korte tady hovořil o zákonné povinnosti informovat odposlouchávanou osobu o skutečnosti, že byla odposlouchávána. Vzhledem k vyvíjející se společenské situaci dávám na zvážení, zda by ta informace neměla znít tak, že odposlouchávaná osoba bude informována o tom, že byla odposlouchávána také legálně. Tak jako my se na rozpočtovém výboru snažíme dobrat procenta šedé ekonomiky, která se podílí na hrubém domácím produktu země, zda by komise nezjistila dobrat se od příslušných složek informací, jaké procento tak asi nelegálních odposlechů realizovaných jednotlivými bezpečnostními divizemi některých soukromých firem může za současné situace představovat procento odposlechů v zemi. Myslím si, že je to téma, kterému bychom se měli věnovat.

Navážu na pana kolegu Kalouska. V této Sněmovně je zvyk, že se některé body neprojednávají bez přítomnosti konkrétního člena vlády, že tam je nějaký vztah k té věci, osobní zkušenosti.

Takže dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příchodu pana poslance Šincla. Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 282. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 36, proti 76. Návrh byl zamítnut, to znamená pokračujeme dál v projednávání tohoto bodu. Táži se eviduji přihlášku, faktickou poznámku pana poslance Jandáka. Nyní se tedy hlásí pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musím říci, že děkuji za tuto diskusi a za podněty, které vznesl pan předseda Stanjura. Pan kolega Novotný věcně odpověděl. My se rok a půl snažíme přimět Ministerstvo spravedlnosti, aby laskavě s tím něco udělalo, takže já to vnímám jako výraznou pomoc a podporu naší aktivitě. Pokud jde o ilegální odposlechy, ano, to samozřejmě také vnímáme jako problém. A bude to otázka zákona o bezpečnostních činnostech, máme to v tisku a budeme to projednávat na podzim. Rozhodně tato kontrola tam musí být zavedena. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Budu stručný. Já jenom prosím, abychom si uvědomili, že ta informace se týká pouze odposlechů, které nebyly využity v trestním řízení. Netýká se to všech odposlechů, které jsou prováděny.

My kontrolujeme útvar zvláštních činností Policie České republiky. Máme sledování osob a operativní techniku. Možná bude dobré legislativně i tuhle tu oblast nějakým způsobem znázornit v návaznosti na to, co mluvíme o odposleších. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít předtím, než otevřu podrobnou rozpravu, závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Uděluji vám slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.